Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, strašně se omlouvám, že těch pár, co tuší, jaká bude procedura hlasování, teď dorazím, ale nebude to složité. My z logiky věci, protože ten takzvaný myslivecký paragraf, který tam je, to znamená paragraf G7 pozměňovacího návrhu, má jednotlivé body v logický celek spojené do jednoho paragrafu, bychom chtěli navrhnout změnu procedury, aby se tento bod G7 hlasoval jako celek. To je jediný drobný návrh, který máme. Děkuji. Je ještě někdo, kdo se hlásí k proceduře? Takže nejprve budeme hlasovat o protinávrhu paní poslankyně Fialové, pak budeme hlasovat o protinávrhu pana poslance Válka a uvidíme, jak hlasování dopadnou. Pan předseda Kalousek se ještě hlásí k proceduře, nebo s přednostním právem.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, jenom jsem chtěl pouze poprosit před finálním hlasováním o návrhu zákona jako celku pět minut přestávku na poradu klubu poté, co budou schváleny pozměňovací návrhy. Je to zaznamenáno. Pane zpravodaji, prosím, abyste se vyjádřil k tomu, co zde řekl pan předseda Kalousek. Děkuji za slovo.

Druhá věc, kterou chci podotknout.

Takže si myslím, že zákon o lesích má jednoznačnou prioritu. A byl bych nerad, a tím neříkám, že prakticky lesní zákon nebere v potaz zákon o ochraně přírody a krajiny, to samozřejmě bere, ale v těch ustanoveních, kde jde o ochranu přírody a krajiny, zejména co se týče té části podpory mimoprodukčních funkcí lesa, nikoli v samotném hospodaření v lesním hospodářství.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Máte návrh k proceduře? Paní poslankyně nemá návrh k proceduře. Pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura s přednostním právem. Prosím. Děkuji za slovo. Každý může navrhnout změnu procedury.

Takhle prostě nevíme. Děkuji. Nyní přistoupíme k hlasování o protinávrzích, tak jak zde byly předneseny, to znamená v pořadí: návrh paní poslankyně Fialové, návrh pana poslance Válka, návrh pana poslance Holomčíka. Nyní hlasujeme o protinávrhu paní poslankyně Fialové. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 120, přihlášeno 173 poslanců, pro 49, proti 40. Návrh nebyl přijat. Návrh pana poslance Válka na úpravu procedury. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. A pak je zde návrh pana poslance Holomčíka. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 122, přihlášeno 173 poslanců, pro 44, proti 59. Návrh nebyl přijat. Nyní budeme hlasovat o návrhu procedury, jak ji přednesl pan zpravodaj. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh procedury jsme schválili.